Procedurální návrh pana poslance Laudáta je o tom, že přerušujeme jednání do příchodu předsedy vlády. Pan předseda vlády tady je.

Takže stahuje. Děkuji. Prosím o klid Poslaneckou sněmovnu. Pokud vedete diskusi na jiné téma, než je otázka důvěry vládě, prosím v předsálí. Děkuji.

Firmy, jejíž majitel je dnes nejmocnějším českým politikem, místopředsedou vlády a majitelem druhé nejsilnější politické strany ve Sněmovně. Domnívám se, že minimálně v etické rovině jste porušili poslanecký slib, který jste zde po svém zvolení skládali. Vaše chování určitě není v zájmu této země a jejích občanů.

Stačí se podívat na kauzu biopaliva. Nejdříve je všechno v pořádku, něco sem předložíte, potom není, načež pan Babiš otočí a je pro zrušení podpory, což samozřejmě halasně vyhlašuje přes svůj potištěný papír do světa.

Omlouvám se, ještě jsem zapomněl v příběhu zmínit trapnou roli ministra zemědělství, je tady, za KDUČSL, který měl o výsledek hlasování ještě větší starost než Babiš sám.

Ten při svém lhaní měl za zadkem sovětské tanky.

Tak nevím, proč vám nedat znova opakovaně příležitost, abyste přiznali barvu.

Lepší důkaz o parametrech skutečného vládnutí si koaliční část lžipravice, protože oni si berou, že , jsou a budou pravicí, ani nemohla objednat.

Slibovali jste lidem konec korupce, namísto toho zavádíte korupci systémovou. Odvaha Babišových koaličních partnerů končí při siláckých řečech na vlastních sjezdech.

Odvaha Babišových koaličních partnerů končí při siláckých řečech na vlastních sjezdech.

Takže po lidech chcete morálku, jejíž absencí sami trpíte. Máte ministra, kterému bylo přiřazeno ve Sněmovně označení ministr bez práce. Jednak se ho musím zastat. Jeho vzbouřená agentura je důkazem, že něco dělá, minimálně problémy. Pokud by chtěl něco skutečně pozitivního udělat, tak přijít s kvalitním zákonem o střetu zájmů. Ještě nedávno si skoro nikdo nedokázal představit, že se něco jako oligarcha ve vládě může vůbec ve střední Evropě v polovině druhé dekády jedenadvacátého století stát. Na novou skutečnost by měli zodpovědní politici zareagovat bezprostředně.

Naopak, vysávání peněz daňových poplatníků bude akcelerovat. Vždyť se ohlédněte zpět na vaše dosavadní fungování. Zelená nafta, úspěšnost v tendrech Lesů České republiky, výkupy pozemků pro infrastrukturu, najednou rychlý nárůst dotací a investičních pobídek. Babiš nebo jeho strategičtí poradci si toho jsou plně vědomi, zřejmě na rozdíl od vás, pánové předsedo a místopředsedo.

Ke smůle pana ministra zdravotnictví Němečka i v resortu zdravotnictví lze najít několik typů síťové ekonomiky a pan Babiš si s útoky na tento resort nedá pokoj, dokud tam svoje lidi neumístí. Netrklo vás náhodou, proč ta péče o Českou poštu, pane ministře vnitra Chovanče? V resortu zemědělství nemusí ani příliš zasahovat, tam má dveře aktivně otevřené. Možná ho už jeho lidé poučili. Možná by s personálními změnami mohlo pomoci KDU prostřednictvím odborníka Tesaříka, jak jsem sledoval jejich sjezd. Pane premiére, je vaší osobní politickou odpovědností tento střet zájmů urychleně řešit.